Stanovisko?

Kdo je proti?

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Dále. A6, týká se to doplnění definice ekonomické činnosti. Stanovisko?

Dále. Stanovisko?

Dále. Stanovisko?

Stanovisko? Zpravodaj?

Zamítnuto. Dále. Stanovisko? Zpravodaj?

V hlasování pořadové číslo 289 přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 51, zamítnuto. Dále. Následuje kolega Stanjura.

Pokračuji a dostáváme se k důležité věci a to je zvýšení výdajových paušálů. Předkladatelé kolegové Stanjura, Volný, Munzar. Stanovisko? Zpravodaj? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Dále.

Stanovisko?

Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 291 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 59, návrh byl zamítnut. Dále.

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Já bych chtěl jenom upozornit, že pokud se nemýlím, tak výbor ke kolegovi Martínkovi nepřijal stanovisko, tak prosím pana zpravodaje, aby to říkal správně, a stanovisko vlády do výboru bylo neutrální. Tak bych poprosil upozornění, když se mění. Ano, je pravda, že zde výbor nepřijal stanovisko, což znamená, že neprošlo kladné. To je fakt, nic víc. Poprosím o klid ve sněmovně, abychom mohli pokračovat dál a abychom se v tom neztratili.

Zahajuji hlasování o námitce.

Stanovisko? Zahajuji hlasování.

V hlasování pořadové číslo 293 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 59, návrh byl zamítnut. Prosím dále. Stanovisko?

Dále. Stanovisko? Zpravodaj?